Děkuji za slovo, pane předsedo. Jen stručnou poznámku. Já s tím nechci polemizovat.

Tam jsou bohužel ty skutečné priority a priority, které se tady snaží pan místopředseda Bělobrádek hájit účetní metodikou, vládními prioritami ve skutečnosti nejsou. To je doložitelné. Jsou to čísla Ministerstva financí a svědčí o tom, že vaší prioritou věda a výzkum není, že vaší prioritou jsou především dotace vybraným podnikatelským skupinám, které budou projedeny, že vaší prioritou jsou sociální dávky a vaší prioritou jsou platy pro nových třicet tisíc státních úředníků. Tam jsou ty desítky miliard navýšených výdajů, které jste si tady dokonce navýšili oproti střednědobému vývoji. To není věda a výzkum, to není vzdělání, to nejsou výdaje, které vedou ke konkurenceschopnosti České republiky. To jsou jenom vaše předvolební dárečky a o tom je váš rozpočet.

Já bych chtěl poděkovat panu vicepremiérovi.

Mám informace, že kvalita není příliš dobrá. Musíme posuzovat nejenom cenu, ale i výkon.

Mít za nízkou cenu mizernou kvalitu za úsporu nepovažuji. Děkuji, pane předsedo.

Myslím, že kvalita není špatná.

Předával ho pan náměstek vnitra, který je zodpovědný za státní správu. Odevzdával ho našemu úřadu, to znamená, že si myslím, že to není úplně marginální záležitost.

Já jsem říkal, že nemůžeme být úplně spokojeni, a také do dalších let, ten výhled, je další nárůst procenta HDP v dalších letech daleko výraznější. Ještě pan předseda Kalousek.

Znovu opakuji, nejrychleji rostoucí položka jsou neinvestiční dotace vybraným podnikatelským skupinám. To jsou doložitelná fakta, to nejsou moje tvrzení. A to je v číslech, která máte před sebou, v číslech tohoto rozpočtu, který schvalujete.

Na Úřadu vlády v té době poté, co tyhle zákony byly schváleny, to administroval jeden jediný úředník. Já se mu chci dneska omluvit, protože on, i když byl sám, udělal třikrát víc práce než dneska těch 50 Bělobrádkových úředníků. A je možné to zpětně dohledat. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, já musím vaším prostřednictvím odmítnout slova pana předsedy Kalouska. Nicméně odmítám, že by udělal tenkrát více práce než těch 50 úředníků, kteří tam jsou.

Takže si myslím, že vaše hodnocení není spravedlivé. Samozřejmě lze udělat víc, lze nalít i více peněz, ale také je důležité, aby peníze byly nality do systému, který není plný děr a peníze se tam jaksi neztrácejí bezúčelně. Já jsem přesvědčen, že i to, jaká je potom reakce právě i z těchto autorit, myslím si, že je velmi důležitá.

Děkuji za slovo. Opravdu už naposled. Já myslím, že tady nejsem v rozporu. Otázka je, jestli ji opravdu Česká republika a česká věda potřebuje.